Ministr Martin Stropnický přijal všehovšudy tři státní návštěvy a bilaterální zahraniční cestu nevykonal žádnou. Protože byl premiér v demisi a to v Evropě nemělo váhu.